Již dnes jsou běžné reklamní kampaně zařízení, která tuto službu nabízejí i v České republice.

Je třeba zdůraznit, že se to vztahuje i na zárodečné buňky, tedy na vajíčka a spermie. V praxi ale bývá tato úmluva obcházena a jakákoli výše finanční odměny na reklamních panelech je označována za úhradu výdajů spojených s darováním.

Já zde nebudu uvádět pracoviště, ale je velmi dobře, abyste si vyposlechli tento dopis, protože je to skutečně alarmující. Dosavadní mnoho let trvající snaha o skutečnou nápravu je mařena silnými zájmovými skupinami.

Tuto informaci mají už i zdravotní pojišťovny i Ministerstvo zdravotnictví České republiky, ale je velmi zajímavé, že proti tomu nic nedělají.

Kde zůstala medicína? Je vytvořeno několik právních imaginací, které zcela jasně korupční chování legalizují. Platba za poradenskou a konzultační činnost a mnohé další. Právně je to dobře ošetřeno. Úplatek je elegantně dokonce daňově odečten.

Očekávaný přínos nebyl prokázán, naopak výsledky zhoršil. Seriózní stanoviska včetně ochrany databáze tuto metodu označují za experiment. Jaká je praxe?

Bude vás to něco stát. Některá pracoviště cenu vyšroubují i přes 70 tisíc korun.

A zdravotní pojišťovny některým centrům tyto experimentální výkony dokonce hradí.

Jak je z toho, co jsem odcitoval, zřejmé, je systém umělého oplodnění věda, která prokázala za celou dobu mnoho úspěchů a přinesla mnoho dobrého rodinám, které nemohly mít děti, ale je to současně také obrovský byznys, který podle mého názoru není řádně regulován, a Ministerstvo zdravotnictví by se této oblasti mělo věnovat.

Měli bychom se podívat na to, jak je tato záležitost upravována v jiných evropských zemích. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Končím obecnou rozpravu. Není zájem. V této části nepadl žádný hlasovatelný návrh. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci postupně. Jako první pan poslanec Rostislav Vyzula, připraví se pan poslanec Farský. Pana poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se touto formou přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům.

Já vám děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo.

Já vám také děkuji. Jako další vystoupí paní poslankyně Chalánková, připraví se paní poslankyně Pecková. Děkuji za slovo. Dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5511, který jsem již odůvodnila v obecné rozpravě.

Já vám děkuji. Paní poslankyně Pecková.

Další je pan poslanec Adámek. Máte slovo, pane poslanče.

Také vám děkuji. Jako poslední do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Hovorka. Po něm se hlásí pan zpravodaj. Máte slovo, pane poslanče.